V podstatě evidenci tržeb formou registračních pokladen.

Ale ten důkaz tady je.

Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Laudát.

Skutečnost, že všichni moji předřečníci, ale také všechny kolegyně a kolegové, tak jak se tady v té sněmovně nacházíme, všichni jsme vzali na vědomí, že tady ty daňové úniky existují. Sněmovna je rozdělena na zásadní odpůrce a na ty, kteří prosazují, aby se ta situace radikálním způsobem změnila.

Několikanásobně víc.

Teď je šance to napravit, teď je šance něco změnit. Doufám, že mně to kolegové odpustí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já musím zareagovat na paní předchůdkyni.

Abyste paralyzovali selektivně paragrafy.

To prokázala i paní Lorencová svými neuvěřitelnými stupidními vystoupeními jak na hospodářském výboru, tak na rozpočtovém výboru. A předpokládám, že na těch nesmyslech a nehoráznostech, které popírají základní elementární parametry svobody a demokracie, dokonce i trvá! Ale říkám, je to dáma, já budu velice tolerantní, abych nepoužil ještě ostřejší slova. Já neříkám, že to tady bylo dobré, že tady nebyli kmotři. Teď se to jen změnilo, metody se změnily od zlodějen k sofistikovaným zlodějnám! Jak jste byli informováni, budeme tak postupovat všichni ve vedení. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm paní místopředsedkyně Jermanová. Pan poslanec Zavadil nám tady řekl, že Češi jsou zloději, paní poslankyně Lorencová, že Česko je hnojiště. Děkuji za slova zástupců této vládní koalice. Prosím, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne. Já jsem původně vůbec nechtěla v této diskusi vystupovat.

Já se velice omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. A jestliže vystoupí dáma, ještě v letech, a řekne svůj názor, na to prostě má právo.

Děkuji paní místopředsedkyni Jermanové. Prosím, paní poslankyně.

Proplouvá to zcela bez evidence.

To si musíme přece uvědomit.

Já vás o to prosím. Děkuji paní poslankyni Lorencové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.